Dále bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze.

Ještě není program, dám slovo. Děkuji.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Já vám děkuji. S přednostním právem k pořadu schůze je přihlášen pan předseda Jurečka, poté pan předseda Faltýnek přednostní právo, pan předseda Stanjura jako třetí, pan předseda Chvojka jako čtvrtý. Dobré ráno. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl navrhnout, abychom Děkuji.

Děkuji. Druhý se hlásil pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo.

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám protinávrh k návrhu pana předsedy Faltýnka. Ne že bych tak rychle reagoval, ale chtěl jsem navrhnout jiný termín. Jedná se o kompenzace živnostníkům.

Děkuji.

Tak pan předseda Chvojka. Ptám se, zda ještě někdo s přednostním právem nebo k pořadu schůze. Děkuji za slovo.